Na základě následné diskuse na plénu Senátu byly nakonec všechny tři návrhy zákonů zamítnuty.

Teď ohledně zákona o znalcích a znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

Důvodem zamítnutí zákona byla především centralizace znalecké agendy na Ministerstvo spravedlnosti jako orgán politický.

A byly zmíněny některé výhrady týkající se... takové dílčí problémy. Například zkrácení původní délky praxe soudních znalců z vládním návrhem daných deseti let na pozměňovacím návrhem daných pět let.

Mohlo by se stát takto.

Děkuji panu senátorovi.

Děkuji, pane místopředsedo.

Myslím si, že s nimi byl nakonec vysloven... Ne myslím si jako zpravodajka, byl s nimi vysloven souhlas i na ústavněprávním výboru, a proto mě velmi překvapilo potom, že někteří kolegové setrvali na svém zamítavém stanovisku, i když neformálně vědí a znají velice dobře, jak nám současný znalecký stav, resp. situace v oblasti znalecké činnosti komplikuje život.

Navíc používá argumentaci, která je částečně i neobjektivní, protože kritizuje něco, co v tom návrhu bylo přiloženo. Takže kdyby byl tento návrh po tolika měsících, vlastně dvou a půl letech úsilí, neschválen, a tím celá práce by šla vniveč.

Ptám se, jestli má zájem pan kolega Vít Kaňkovský, ale toho tady nevidím. V tom případě otevírám rozpravu. Ale do rozpravy žádnou písemnou přihlášku nemám. Ne, tak dobře, tak pan kolega Benda, potom pan kolega Michálek. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, ministryně, dámy a pánové, já snad jenom stručně chci zdůvodnit, proč my nepodpoříme původní usnesení Poslanecké sněmovny a budeme hlasovat v tomto případě se Senátem. Nová paní ministryně za to nemůže. Nepochybně paní kolegyně Válková ve snaze opravit návrh zákona připravený panem ministrem Pelikánem odvedla velké množství práce. A já ho nijak nezpochybňuji.